Paní poslankyně Věra Procházková hlasuje s náhradní kartou číslo 15. Takže prvé čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 952/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Krátké zdůvodnění. Mladá generace, ale i občané okolo 40 let věku si začínají uvědomovat, že bydlení je pro ně ohromným celoživotním břemenem, a návrhy na koupi bytu jsou co nabídky nedostatečné poptávce, vyšší je nabídka vlastnického bydlení, nemá tedy levnější alternativu. To ovlivňuje oblast rodinné politiky i životní úroveň seniorů.

Příklady a fakta bych mohl předkládat celé hodiny nejenom z titulu starosty, ale myslím si, že i vy máte celou řadu svých vlastních příkladů a určitě mi dáte v této věci za pravdu.

Nechtěli jsme dále přihlížet k této pro mnohé zoufalé situaci tak, jak jsem ji popisoval, a přicházíme tedy s efektivním řešením, které spočívá ve zvýšení tempa výstavby bytů, ale nejen dražších, komerčních, ale také obecních, levnějších a družstevních. Návrh zákona by měl umožnit stavět finančně dostupné byty, které by měly být zhruba o třetinu levnější oproti klasické tržní ceně.

Definováním neziskového charakteru výstavby bytů, které umožní výstavbu cenově dostupného bydlení. Jak už jsem upozornil dříve, když už jsem o našem záměru mnohokrát hovořil v minulosti, nejedná se o žádný experiment a krok do neznáma, i přestože někteří odpůrci tohoto návrhu tak o tom hovoří.

Dalším příkladem může být i Německo, Francie nebo Velká Británie.

Mělo by se jednat o veřejně prospěšné společnosti se speciální právní úpravou pro jejich činnost a výstavbu bytů, které mohou mít formu družstva, spolku, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

Cílem těchto nových společností není zisk z prodeje, ale služba občanům a zakladatelům pořídit si byt za cenu pozemku, stavebních prací, tedy za pořizovací náklad.

Zákon svěřuje řadu oprávnění obcím. Tady si dovolím hovořit právě jako člen nejenom zastupitelstva, ale samospráv. Ty mohou takovou společnost založit, vkládat do ní jako majetkový vklad pozemek, pokud ho mají a já myslím, že je celá řada obcí, které mají pozemky určené pro stavbu bytů, spolupracovat s jinými právnickými osobami, například s družstvy. Prostě zákon přinese na trh nový segment, nabídku a počítá s vlastní aktivitou občanů, kteří chtějí získat byt.